Dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona o územním plánování a stavebním řádu se územně plánovací dokumentací rozumí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Za podmínek stanovených stavebním řádem obec v samostatné působnosti vydává územní plán a regulační plán.

Panuje veřejný zájem na tom, aby jednotlivé zahrádkářské osady existovaly pokud možno nepřetržitě.

Cílem navržené úpravy je zpřehlednit komunikaci a informovanost mezi obcemi a jejich občany týkající se území vyhrazeného k zahrádkářské činnosti, a to tak, že obce budou oprávněny v rámci územně plánovací dokumentace vymezit plochy právě k zahrádkářské činnosti. Věřím, že tento pozměňovací návrh má nejen hlavu, ale i patu, ale také významně usnadní komunikaci mezi zahrádkáři a obcemi. A na závěr mi dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Jany Krutákové, který je veden pod sněmovním dokumentem 6634. Nyní se podívám, zdali je zájem o nějaké vystoupení ještě v podrobné rozpravě.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.